Jsme v prvém čtení a upozorňuji, že bylo navrženo tento návrh schválit již v prvém čtení.

Ještě než vám udělím slovo, pane předsedo, opět požádám sněmovnu o klid! Tak prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji, ano, to je možný postup.

Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s tou informací o vetu padá ta první část.

Jsem ale přesvědčen, že mám argumenty pro to, proč zavedení povinné maturity z matematiky není tím nástrojem, který naučí české děti matematice.